A to je smysl mého odmítnutí.

Nebo jestli chcete, tak tady budeme mít, promiňte mi, trvalý majetkový převrat, který se tady bude dělat podle toho, jak si tady kdo zrovna sežene nějakou většinu a nebo ochotného soudce, který bude rozhodovat v rozporu, nikoliv volnou úvahou soudce já vůbec nezpochybňuji nezávislost soudů, soudy jsou nezávislé, ale soudci jsou vázáni právem. A my jsme parlamentní demokracie, nikoliv justiční stát. Čili v tomhle ohledu bych rád, aby tady existoval jednotný postup. Proto navrhuji Poslanecké sněmovně, aby odpověď ministra spravedlnosti odmítla. Děkuji vám. Já vám děkuji, pane místopředsedo. Než budeme pokračovat v rozpravě, přečtu dvě omluvenky.

Do rozpravy je dále přihlášen pan poslanec Zahradník. Máte slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem s tímto problémem také seznámen. Bohužel nedokážu o něm mluvit tak právnicky přesně jako pan doktor Filip, právník, místopředseda naší Sněmovny.

Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Pan ministr spravedlnosti se hlásí.

Pane ministře, máte slovo.

Snažil jsem se vám vysvětlit, že v mých pravomocech není nic, co by se mohlo jakkoliv dotknout této kauzy.

A víme, že tři tečky znamenají něco jiného než tečka opravdová. To by pak bylo zřejmě věcí Ministerstva financí, téměř určitě Ministerstva financí.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.